Děkuji vám. Kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny a sociálních a zdravotních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí.

Tím dojde k navýšení finančních zdrojů příjemců na péči ve stupni závislosti IV, a tím ke snížení tlaku na poskytování pobytových služeb péče a vlastně i možnosti odlehčení rodině.

Děkuji vám, paní senátorko. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 160/2 až 4.

Prosím, máte slovo.

Já se k tomu už blíže vyjadřovat nebudu, jenom si dovolím připomenout, že v rámci prvního čtení ve Sněmovně byl podán návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Dovolím si přečíst usnesení sociálního výboru.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

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.

Myslím si, že tato novela je potřebná. Chtěla bych poděkovat senátorům za to, že ji připravili. Nicméně se domnívám, že zvýšení příspěvku na péči by nemělo proběhnout jenom v tom nejvyšším stupni a jenom pro některé, ale mělo by proběhnout i pro další skupiny zdravotně postižených a vůbec všech příjemců a mělo by konečně být systémové